druhé čtení Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr obrany Martin Stropnický. Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl předně poděkovat za vstřícnost a pochopení a za to přednostní zařazení.

Já bych si dovolil zdůraznit, že mezi prvním čtením a dnešním setkáním jsme na základě především vašich podnětů a připomínek uskutečnili celou řadu jednání a konzultací, a to zejména se členy výboru pro obranu přirozeně. Díky nim se nám podařilo vyjasnit některé sporné body navrhované úpravy.

Chci tímto poděkovat členům výboru pro obranu, kteří se návrhu zákona mimořádně věnovali a přispěli k celkovému zkvalitnění navrhované úpravy. Za změnu zásadního významu v koncepci návrhu novely branného zákona považuji především opuštění od koncepce povinných odvodů v míru, což jinými slovy znamená, že výkon branné povinnosti v době míru spočívá na zásadě dobrovolnosti, která se samozřejmě bude týkat jak mužů, tak žen. Důležité pro navrhovanou právní úpravu jsou dále tyto změny. Návrh byl zjednodušen, terminologicky upřesněn a zpřehlednila se jeho systematika. Ze zákona byl také odstraněn dlouhodobě nejednoznačný pojem povinná záloha. Zpřehlednila se struktura vojenských cvičení, a to tak, že aktivní záloha cvičí formou pravidelných vojenských cvičení, zatímco občan, který dobrovolně převezme výkon branné povinnosti, se k plnění úkolů ozbrojených sil připravuje formou dobrovolného vojenského cvičení. Rovněž je navrhována úprava možnosti povolat vojáka v záloze k výkonu služby v operačním nasazení na území České republiky v celkové délce do 30 dnů v kalendářním roce. Toto povolání však vyžaduje souhlas vojáka.

Tolik v té největší možné stručnosti úvodem a teď si dovolím předat slovo panu zpravodaji panu poslanci Klučkovi, kterému rovněž velice děkuji za práci na této novele. To bych s dovolením poprosil, pane ministře, jestli byste byl tak hodný a nechal na mě. Návrh usnesení jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro obranu jako výboru garančnímu. Prosím tedy zpravodaje výboru pro obranu pana poslance Václava Klučku, aby nás informoval o projednávání návrhu ve výboru a odůvodnil případné pozměňovací návrhy. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Je to druhé čtení, kolegyně, kolegové. Já vás nebudu unavovat celkovým podrobným výčtem průběhu diskuse, která byla ve výboru pro obranu.